Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás opět musím odhlásit. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. O vydání náhradní karty nikdo nežádá, z tohoto hlediska máme vše v pořádku. Schůze byla přerušena ve chvíli, kdy hovořil poslanec Pavel Žáček, který má nyní možnost ve svém vystoupení pokračovat. Po něm je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Pane poslanče, máte slovo. Já jenom stručně zopakuji, uvedu důvody, proč vás seznamuji s některými dokumenty. Domnívám se, že zde hrozilo určité obcházení a ignorování názorů celé bezpečnostní komunity České republiky.

A aby zde zazněl hlas naší bezpečnostní komunity. Byla by to určitá reakce taky na pana kolegu, který prezentoval a naznačoval určitý rozpor mezi ministry vlády České republiky.

Znovu vám tady načtu ten průvodní dopis, aby bylo vidět, na jaké úrovni, a že cituji z vládních materiálů.